Ještě jednou hlasujeme o ověřovatelích této schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 66. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Miroslava Kalouska a poslance Leo Luzara. Konstatuji také, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Zasedáme ve sníženém počtu.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 66. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Děkuji.